K panu kolegovi Kalouskovi prostřednictvím pana předsedajícího a možná ještě k dalším kolegům. Podívejte, je to tak, že jsme tady nějaké prostředí dosud měli, a výsledkem je podle pracovníků nestátních neziskových organizací, například Člověk v tísni, kteří také podporují můj pozměňovací návrh C2 o dalším dohledu České národní banky nad nelegálními poskytovateli, tak výsledkem je více než jeden milion exekucí.

S tím nic nenaděláme.

Já skutečně nevím, co to znamená bez stanoviska.

Upozornil jsem na to, že jsou tady minimálně dva výbory, které patří mezi ty nejsilnější výbory, aniž bych je chtěl nějak vyzdvihovat, a to hospodářský výbor a rozpočtový výbor, který evidentně hlasuje jinak. Další důkaz té dezorganizace Sněmovny, která tady probíhá.